Prosím. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Dobře, já to respektuji, že kolegové si myslí, že při hlasování by nemělo být uděleno přednostní právo, a budeme tak postupovat i zítra. Jestli chcete mluvit, paní předsedkyně, přihlaste se s přednostním právem, určitě mluvit můžete. Já jsem se jenom chtěl zeptat k té předchozí interpelaci, proč jsme měli vyslovit nesouhlas s odpovědí, protože jestli tady zaznělo jednoznačně ne, tak zdůvodnění toho nesouhlasu je, že byste vy chtěli, aby to bylo ano? Nebo máte nějaké indicie o tom, že to nebyla pravda? Ale tak chápu, ta věc je uzavřená, vyjádřila se Poslanecká sněmovna hlasováním, jenom k tomu přednostnímu právu jsem si přál, aby tohle tedy zaznělo na mikrofon. Děkuji. Nyní přistoupíme k projednávání další interpelace a tou je interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 418.

Pan ministr je řádně omluven, čili trvá důvod přerušení této interpelace a já končím projednávání této interpelace. Další interpelací je interpelace opět na pana ministra Blažka. Pan ministr Pavel Blažek odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci pokusu o zásah mého ústavou garantovaného práva podávat interpelace na členy vlády.

Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Schillerové ve věci daňové brzdy.

Předseda vlády je přítomen, budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Já se táži, zda se někdo hlásí? Paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte...